V tuto chvilku uvádím, že pan poslanec Jáč bude hlasovat s náhradní kartou číslo 1.

Navrhujeme vyřadit ze schváleného pořadu 7. schůze tyto body: bod 46, sněmovní tisk 12 vládní návrh zákona o podnikání v oblasti cestovního ruchu, třetí čtení, bod 26, sněmovní tisk 72 vládní návrh zákona o znalcích, první čtení, bod 27, sněmovní tisk 73 vládní návrh zákona o soudních tlumočnících, prvé čtení, bod 28, sněmovní tisk 74 vládní návrh zákona o znalcích a soudních tlumočnících, související, prvé čtení. Dále zařadit do schváleného pořadu 7. schůze nový volební bod, a to návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie.

Tedy samozřejmě, jestliže Sněmovna o pořadu nerozhodne jinak.

V tuto chvilku eviduji ke změně pořadu jednání čtyři přihlášky. Jako první s přednostním právem pan předseda Miroslav Kalousek.

Děkuji za slovo.

Já bych požádal všechny kolegy, aby se ztišili, případně se usadili na svých místech, pokračuje jednání Sněmovny. Zařazení nového bodu, který by zněl Informace předsedy vlády o správním řízení s ředitelem Generální inspekce bezpečnostních sborů. Stručné zdůvodnění.

To správní řízení povedou zaměstnanci Úřadu vlády a ředitel, kdyby se mu to nelíbilo, se pak může odvolat k panu premiérovi. Opravdu mám problém dobře slyšet, protože hladina hluku je skutečně vysoká. Já děkuji.

Jsme přesvědčeni, že k naplnění tohoto zákona nedošlo.

Jsem přesvědčen, že Poslanecká sněmovna nemůže tento fakt přejít mlčením, nemůže ho přejít nečinně, že se tomu v rámci své ústavní kontrolní pravomoci nad vládou musí věnovat. Zdůrazňuji, že nejde o kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů, jak jsem slyšel na některých tiskových konferencích. To je věcí komise.

Prosím tedy o podporu zařazení tohoto bodu. Já vám děkuji. S přednostním právem pan předseda Faltýnek, poté pan předseda Bartoš. Děkuji za slovo. Hezké odpoledne, dámy a pánové, vážený pane předsedo.